Děkuji.

Děkuji za slovo. To já nezpochybňuji. Platilo to samé, co jste říkal o postavení Ministerstva školství a Národní sportovní agentury. Tak neříkejte, že to je důsledek krize.

Ale to s tou krizí jako takovou nemá žádnou souvislost. Na tom se nic nezměnilo příchodem viru do České republiky. Děkuji za slovo. Ano, v tom návrhu, který byl zde ve Sněmovně, to přechodové období bylo zamýšleno pro normální období.

Nikdo nemohl počítat s tím, že budou zavřená sportoviště a že bude potřeba v tomto roce vypsat nějaká vyrovnávací schémata, resp. nějaké kompenzace těm klubům, které jsou zasaženy tou koronakrizí. Smysl zákona je ten, aby se otevřela možnost pro mimořádné dorovnání, vyrovnání kompenzace, zacílení těch programů, aspoň tak, jak to chápu, a s tím nikdo nemohl počítat 29. února.

Co tomu bránilo? Já tam žádnou legislativní překážku nevidím.

Úkolem ministra školství je edukovat, tak já to zkusím.

To jsme udělali a teď už ty programy administrujeme, vyplácíme dotace a budeme je následně administrovat po jejich ukončení. Aby se to nekřížilo, tak v roce 2020 my už nemáme kompetenci vypisovat nové dotační programy a tuto kompetenci má Národní sportovní agentura. To znamená, že pro tu mimořádnou situaci tam není v tuto chvíli nástroj. Nejlépe, jak to dovedu vysvětlit, jsem se teď snažil.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Proto šlo naprosto logicky, nebo se snažíme nebo navrhujeme urychlit ten legislativní proces tak, aby Národní sportovní agentura mohla vypsat a podařilo se s panem ministrem, s panem premiérem a s vládou dojednat podporu ve výši až 1 miliardy právě pro tyto sportovní organizace, ale ten první krok, který musíme udělat, je ten legislativní, aby nově vznikající agentura urychlila svůj nástup, dokázala ty peníze nejenom řádně vyplatit a vypsat pro ně program, ale i potom řádně zkontrolovat.

Teď budou dvě skupiny lidí.

Rozumím tomu dobře?

To je přece logické řešení.

Já bych ještě, co se týká těch zaměstnanců, to upřesnil.

Stále platí ta přechodná ustanovení, která se týkají řádného vypořádání těch běžných programů, které podporují sportovní prostředí. Myslím si, že je to jednoduché odůvodnění.